Děkuji panu místopředsedovi. Mám tady dvě faktické poznámky. První je pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Juříček.

Takže když hovoříte o zdravotním pojištění, tak jste úplně mimo tento zákon.

To slouží k poskytování zdravotní péče. Děkuji.

Děkuji.

To je všechno jenom na doplnění.

My jsme tady zažili změnu pravidel, která už nikomu nevadila, a to v otázce zdravotnických poplatků, regulačních poplatků ve zdravotnictví a pobytových poplatků. Politickou zodpovědnost a cenu nesla Občanská demokratická strana. Občané si na to zvykli, zdravotnictví to stabilizovalo.

Myslím si, že to není dobrý krok rušit něco, co vlastně nikomu nevadí a co pomohlo pracovní morálku napravit.

Jeho cílem je odstranění zbytečných referentských zkoušek, pokud máte řidičské oprávnění a řídíte služební vozidlo. Přihlásím se k němu v podrobné debatě. Děkuji panu poslanci Krejzovi.

Omlouvám se paní kolegyni. My podporujeme zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Jsem moc rád, že hospodářský výbor, který se má starat o oblast podnikání a české hospodářství, si to vlastně osvojil a doporučuje nám jako výbor, Poslanecké sněmovně, abychom to zamítli.

Jakmile a to je pravidelný postup levice, bylo to stejné i v minulém volebním období, kdy připravila vláda Bohuslava Sobotky rozsáhlou novelu zákoníku práce, kterou podporovali odboráři, a proti byli zaměstnavatelé, najednou jsme nepotřebovali sociální dialog, najednou jsme nepotřebovali shodu sociálních partnerů, najednou sociální demokraté plnili přání odborů. A opakuje se to znovu. Ti samí, kteří se zaklínají sociálním dialogem, kteří dokonce vyčleňují ve státním rozpočtu peníze na sociální dialog, tak v tomto případě říkají co? Zaměstnavatelé jsou proti, ale nám je to jedno. Najednou není potřeba se dohodnout se sociálními partnery. Představme si, že přijde nějaký návrh, který budou podporovat zaměstnavatelé, pravicové strany a odbory budou křičet, že se jim to nelíbí, což je legitimní souboj názorů.

Je jim to úplně jedno. A hnutí ANO podle mě moc dobře ví, že to není dobře. Jsem o tom přesvědčený. Nic jiného to není. Ale účet má zaplatit někdo jiný a to je předmětem našeho pozměňovacího návrhu.